Jaká je snaha těch firem? Vydělat co nejdřív a tu ztrátu pokrýt co nejdřív. To je legitimní snaha. A k překvapení všech, a já jsem bývalý komunální politik, a máme tady pozměňovací návrhy, které vykrývají ztrátu z kompenzačního bonusu už způsobem, který neohrozí ani živnostníky, ani malá s. r. o., ale je to jenom otázka času, kdy ty ztráty budou kompenzovány buď dřív, to půjdeme zpětně, anebo později. Ale pokud ty firmy budou ziskové, a my si přejme, aby byly ziskové, aby vytvářely pracovní místa a pouštěly peníze do ekonomiky, tak dřív nebo později tu ztrátu uplatní, tudíž dřív nebo později přijde o 70 % nebo já nevím o kolik procent, 23,58 města a 8,92 kraje. A je to dobře, protože ty firmy tady působí a chceme, aby působily dlouhodobě.

Je to šance, jak jim pomoci. A říkám, ta debata není černobílá. My podpoříme i ten vládní návrh, případně i to snížení na 30 milionů, protože tu obrovskou skupinu malých, mnohdy i středních to uspokojí a pomůže jim to.